Já tady otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Poté pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

V podstatě reaguje na legislativní úpravy, které byly v mezidobí přijaty. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura. Prosím, pan předsedo.